Řekněme si na rovinu, že právě ministr práce Jurečka a Fialova vláda nesou odpovědnost za to, že desítkám tisíc občanů nebyly přiznány důchody v zákonné lhůtě.

Desítky tisíc občanů, konkrétně to ještě nedávno bylo 25 500 osob, v posledních měsících neobdržely rozhodnutí o přiznání důchodu a jeho výplatu v zákonné lhůtě 90 dnů. Není výjimkou, že občané čekají na důchod i déle než půl roku, aniž by jim Česká správa sociálního zabezpečení podala jakoukoliv informaci o stavu jejich žádosti nebo se jim omluvila.

Povinností ministra i celé vlády je, aby byl v praxi dodržován zákon o důchodovém pojištění, aby důchody byly přiznávány a vypláceny včas. Naopak dochází k rušení poboček České správy sociálního zabezpečení, například v Praze, což situaci naopak nadále zhoršuje. Obdobně neuspokojivě z hlediska dodržování lhůt pro výplatu sociální podpory a pomoci fungují i úřady práce, opět řízené ministrem Jurečkou, jehož manažerská neschopnost by měla být jasným důvodem k jeho odvolání z pozice ministra práce a sociálních věcí a člena vlády. Takže proč to tady říkám?

Občané, kteří na to mají nárok, desetitisíce občanů, na ty důchody čekají.

Je to prostě šílený stav.

Například přes 40 miliard na zbraně na Ukrajinu.

Tak tady přesně vidíme ten rozdíl.

To zatím občané jenom slyšeli, ale ještě nepocítili, protože právě teď to tady navrhujete.

Bojujeme samozřejmě za všechny slušné občany.

To je tedy už velká citelná částka.

Takže ještě zdražíte všem lidem plošně bydlení, neboli zhoršíte dostupnost bydlení. Je to samozřejmě absolutní podraz i na všechny důchodce, na všechny slušné lidi.